Stanovisko výboru je nedoporučující. Pan ministr?

Kdo je proti?

Další prosím. To jsou mé pozměňovací návrhy. Jednak je to upřesnění poplatkového období a rozšíření zmocnění k vyhlášce, obsahové náležitosti, žádosti. Stanovisko výboru je doporučující. Pan ministr?

Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Tím jsme vyčerpali všechny návrhy a zbývá nám hlasovat o návrhu zákona jako celku.